A pokud má Ústavní soud tento precedens, neumím si představit, že by rozhodl opačně.

Vůbec nechápu, proč to tlačíte tímto způsobem.

Co říká? Stav legislativní nouze je nástrojem, který by neměl být zneužíván, a jeho použití by mělo být po opravdu důkladném zvážení a odůvodnění. Existenci seniorů, kteří si poctivě celý život platili důchodové pojištění a kteří patří mezi nejzranitelnější skupiny z hlediska ohrožení chudobou, protože nemají možnosti dalších příjmů, opravdu za hrozbu značných hospodářských škod určitě považovat nemůžeme. Je špatně měnit proces valorizace důchodů v jeho průběhu, a to ještě ve zkráceném řízení. Měli jsme na tento proces relativně dost času, kdy predikce inflace a ekonomického vývoje byla dávno známá. Velmi mi to připomíná zneužití stavu legislativní nouze při snaze o zachování dosavadních platových předpisů v roce 2001 za vlády Miloše Zemana, aby se vláda vyhnula rozpočtovému provizoriu, protože na zvýšení platů neměla prostředky.

Ze 128 přítomných 127 bylo pro projednání ve zkráceném režimu, pro, jeden se zdržel a následně byl zákon přijat všemi přítomnými.

Takže pohodlná ústavní většina.

Přijat byl poměrem 105 pro, 2 proti.